A opakuje se každý rok stejná situace. Při projednávání rozpočtu většinou krajům slíbíte, že jim dáte na komunikace a silnice druhých a třetích tříd.

Slíbili jste jim peníze. Ale co jste jim také slíbili, a to v programovém prohlášení vlády, kdy konstatujete, že přijmete pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury, což jsou silnice druhých a třetích tříd, prostřednictvím rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury s cílem zajistit pro ně finanční prostředky ve výši 4 miliardy korun ročně.

A já se tedy ptám: usnesení vlády je také cár papíru?

Anebo zase budete čekat před koncem volebního období a pak to dáte nějakým pozměňovacím návrhem do nějakého zákona?

Ten jsme tady již projednávali. Dopadlo to tak, že se to nestihlo projednat, protože vy jste obstruovala svým projevem. Takže se ptám, proč tedy nevezmete tento návrh, když nejste schopni vytvořit jiný návrh, a nezačnete se o něm bavit. Tak to by byly peníze na silnice.

Tak jak víme, když se převáděla sociální zařízení a sociální služby na kraje, tak se stát zavázal, že toto bude spolufinancovat, a tyto peníze posíláte každoročně prostřednictvím dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zkrátka a dobře ta částka, o které hovoříte, tam se jedná o standardní financování sociální péče.

A tady si dovolím citovat jednoho nejmenovaného hejtmana, a myslím, že mluvil i za ostatní, a promiňte mi trošku, skutečně budu citovat doslovně: Máteli na mysli ty čínské promiňte šmejdy, co nakoupili, tedy stát, pak by měli raději mlčet.

Zkrátka a dobře je to důsledek vládní politiky. A teď já nezpochybňuji to, že ty peníze někam musely jít a oprávněně.

Problém je v tom, že financování v dopravní obslužnosti na krajské úrovni je velmi složité. Dochází tam k tomu, že část platí kraje, část platí obce.

Nehledě na to, že je to závazek veřejné služby.

A tam tedy mě zaráží, že ten přístup není rovný pro všechny dopravce, ale jenom pro jednu skupinu. Nehledě na to, že to není jenom pro dopravce týkající se té krajské veřejné dopravy, ale je to i pro kraje, protože to také financují. Tak tolik několik mých poznámek k vaší odpovědi.